Návrh na volbu členů Rady pro rozhlasové a televizní vysílání Prosím, pane předsedo, máte slovo. Je to ne poslední, ale předposlední bod. Teď je to tedy volba, jmenování členů Rady pro rozhlasové a televizní vysílání, tzv. velké mediální rady.

Takže my po diskusi na volební komisi chceme vám, plénu, navrhnout, že v tuto chvíli bychom v jedné volbě rozhodovali o dvou místech, obsazovali bychom dvě uvolněná místa, resp. jedno místo, které je tedy volné už z předloňského roku, a jedno místo, které se uvolní 21. června letošního roku. V tomto znění jsme navrhli i usnesení volební komise č. 165, kde jasně říkáme, že jednomu zvolenému členu započne šestileté funkční období dnem jmenováním předsedou vlády a druhému zvolenému členu započne šestileté funkční období jmenováním předsedou vlády, nejdříve však dnem 22. června 2017. A protože tady členy jmenuje předseda vlády, pan premiér, na návrh Poslanecké sněmovny, tak to rozhodnutí, který z těch dvou obsadí svou pozici, kde je pak už plně v rukou pana premiéra. Prosím tedy o otevření rozpravy k navrženým kandidátům a omlouvám se, já jsem vám je nepředstavil, takže je rychle přečtu v souladu s usnesením volební komise.

Volební komise i tady navrhuje volbu tajnou. Otvírám rozpravu, do které neeviduji žádnou přihlášku. Končím tedy rozpravu. O návrhu na tajné hlasování se v tomto případě hlasuje, takže prosím, abychom rozhodli hlasováním. Budeme hlasovat o návrhu na tajnou volbu. Přivolám naše kolegy z předsálí. Odhlašuji vás všechny. Prosím, abyste se přihlásili svými hlasovacími kartami. Budeme hlasovat o návrhu, aby volba bodu 259 byla tajná, tak jak to navrhl pan předseda volební komise.

Prosím, pane předsedo. Děkuji. Zde prosím o přerušení bodu a otevření posledního volebního bodu.